Paní místopředsedkyně Jermanová bude hlasovat s kartou číslo 16, pan předseda Kalousek s náhradní kartou číslo 19.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Opakuji, to vše v prvním čtení na pátek 15. 4. po již pevně zařazených třetích čteních. Já vám také děkuji. Roman Sklenák pane poslanče, máte slovo. Děkuji. Dobré dopoledne, kolegyně a kolegové.

Děkuji. Dále zde mám přihlášku pana poslance Mackovíka. Prosím.

Důvodem je, že to nebylo projednáno na výboru obrany.

Není tomu tak. V tom případě budeme hlasovat o jednotlivých návrzích. První návrh předložil pan poslanec Kubíček.

Eviduji návrh, aby se hlasovalo o jednotlivých návrzích po jednotlivých bodech. Má někdo námitku proti navrženému postupu? Není tomu tak. V tom případě budeme hlasovat po jednotlivých bodech. Nejprve tedy, kdo je pro, aby 15. 4. po pevně zařazených bodech byl zařazen bod 56.

Kdo je proti návrhu?

Návrh byl zamítnut. Eviduji žádost o kontrolu hlasování. Stejně tak eviduji žádost o vaše odhlášení. Prosím, pane poslanče. Já si dovoluji zpochybnit hlasování.